Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 21 za právě zařazený bod 32. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 207. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o zařazení bodu 80 za právě zařazený bod 21. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Informace vlády o migrační krizi. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Černoch chce za pevně zařazené body... Prosím, pane poslanče, jenom pro upřesnění. Myslíte tím ten bod 69, který byl pevně zařazen do doby, než jste... nebo i ty zařazené body? Za bod 69, ano? Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Omlouvám se. Prosím, pane předsedo. Pane předsedající, já se domnívám, že za bod 69 jsme již zařadili těmi předchozími hlasováními jasně další body, a pokud tedy hlasujeme o dalších návrzích, můžeme hlasovat případně o zařazení za ty, co už jsme schválili. Velmi se omlouvám, ale já jsem se ptal pana předsedy. V době, kdy on ten návrh podával, jediným posledním pevně zařazeným bodem byl bod 69, který on měl na mysli.

On mně odpověděl, že chce hlasovat o návrhu za zařazení za bod 69. Navrhuji, aby se Sněmovna vyjádřila hlasováním, pokud pan poslanec na tom trvá. Pane předsedající, ale my přece tvoříme program a máme tedy v tuto chvíli, co bude první, co bude druhé, co bude třetí, co bude čtvrté a teď nemůžeme znovu hlasovat o tom, že třetí bude něco jiného, než jsme schválili před chvílí. To máte samozřejmě pravdu, pane předsedo, nicméně každý poslanec má právo navrhnout jakoukoliv změnu, a pokud pan poslanec Černoch trvá na této změně, musím ji nechat odhlasovat. Omlouvám se, nemohu modifikovat jeho návrh bez jeho svolení. Pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo.

A abychom rozhodli jako Sněmovna hlasováním, jak to má být. Ano. Postup předsedajícího samozřejmě zpochybnit můžete. Nicméně trvám si na tom, že předsedající nemůže modifikovat návrhy, které poslanci předložili. Takže chcete, pane předsedo Kováčiku, hlasovat o postupu předsedajícího? Takže pan předseda Kováčik chce hlasovat o mém postupu o tom, aby návrh pana předsedy Černocha nemohl být zařazen za bod 69, protože posledním pevně zařazeným bodem v tuto chvíli je bod 67. Je to tak? Zahajuji hlasování... Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a prosím pana předsedu Kováčika, aby upřesnil své pochybnosti. Pak se rozhodnu, jestli jej podám znovu. Je radost vám dělat předsedajícího.

A pak pan předseda Laudát. Milé kolegyně, milí kolegové.

Pan předseda Laudát, po něm pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

Samozřejmě chápu, že nechcete, aby se projednávalo OKD. Asi tomu budou méně rozumět voliči v Moravskoslezském kraji.

A to, co říká pan kolega Stanjura, prostě sedí. Pan předseda Sklenák. Já jsem v této Sněmovně druhé volební období a nepamatuji si, že bychom někdy postupovali tím způsobem, o čem tady hovoří pan předseda Stanjura a Laudát. Máme připraveno usnesení. Nemáme s tím vůbec žádný problém.

Taková tedy byla praxe. Jestli tedy chceme zavést nový precedens a postupovat odpříště jinak a třeba desetkrát hlasovat o tom, co bude první bod, můžeme. Děkuji panu předsedovi. Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Laudát. Pan předseda Sklenák se hluboce mýlí. Do příští schůze mu najdu desítky případů, kdy on nebo někdo z vládních poslanců postupoval jinak. Kdy prolomil už pevné, dopředu schválené pořadí bodů, že se tam něco vložilo, vyhodilo, posunulo.